Jako mezivládní organizace je pověřena dohledem nad soukromou společností EUTELSAT, akciová společnost. Potřebám členských států slouží několikačlenný sekretariát vedený výkonným tajemníkem. Mezivládní organizace EUTELSAT dohlíží, aby družicová soustava společnosti EUTELSAT, akciová společnost, byla provozována v souladu se základními zásadami, které musejí být respektovány v nové struktuře organizace a jimiž podle článku 3 Úmluvy ve znění z května jsou: za prvé je to poskytování veřejně prospěšných služeb, za druhé poskytování služeb bez diskriminace, za třetí dodržování rovných podmínek hospodářské soutěže a za čtvrté celoevropská působnost družicové soustavy EUTELSAT. A teď se podívejme na to, proč je vlastně tento materiál Poslanecké sněmovně českého Parlamentu předkládán.

Sekretariát rovněž poskytl texty dokumentů, k nimž by Česká republika měla přistoupit.

Dokumenty upravující výsady a imunity organizace patří k základním dokumentům organizace. Z těchto důvodů se navrhuje, aby Česká republika přistoupila k výše uvedeným dokumentům. Přístup České republiky k Protokolu o Dohodě: Protokol a Dohoda patří z hlediska českého práva mezi smlouvy prezidentské kategorie, neboť se dotýkají práv a povinností osob a týkají se věcí, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, čl. 49 odst. a) Ústavy České republiky. Z toho důvodu budou Protokol a Dohoda po svém schválení vládou předloženy Parlamentu České republiky. Po schválení přístupu k těmto mezinárodním smlouvám Parlamentem České republiky budou listiny o přístupu k Protokolu a k Dohodě podepsány prezidentem republiky. To znamená, že od českého Parlamentu potřebuje prezident souhlas, aby Dohodu a Protokol mohl podepsat. Pro Českou republiku se stane přístup České republiky k Protokolu a k Dohodě platným třicátým dnem ode dne uložení listin o přístupu u výkonného tajemníka EUTELSAT. Protokol a Dohoda upravují právní subjektivitu, výsady a imunity EUTELSAT. Majetek a příjem je osvobozen od přímých daní. Zástupci smluvních stran požívají výsad a imunit při výkonu svých úředních funkcí a v průběhu cest na místo výkonu těchto funkcí. Mohou při prvním nástupu do funkce na území cizího státu bezcelně přivézt věci osobní potřeby a vyvézt je při ukončení výkonu dané funkce. Jsou osvobozeni od poplatků do systému sociálního zabezpečení a daně z příjmů. No, to je velmi zajímavé řekl bych, že požívají tito úředníci daleko větších výhod než diplomaté, to nejenom při překračování hranic, ale například u toho sociálního pojištění a podobně. To tedy si nejsem úplně jistý, proč by úředníci této organizace neměli platit sociální pojištění a neměli si přispívat na svůj důchod.

Odpovídají úkolům organizace a výsadám a imunitám jiných odborných mezinárodních vládních organizací. Za této situace přichází v úvahu uplatnění Protokolu v případě služební cesty zástupců smluvních stran a úředníků do České republiky. Plnění závazků vyplývajících z Protokolu a Dohody je zajištěno v rámci platných právních předpisů České republiky, zejména pak příslušnými ustanovením finančně právních předpisů o vynětí ze zdanění. Myslím si, že všichni se tady bavíme o tom, že budeme rušit výjimky, které máme v různých systémech, a jejich víc než tři sta, možná skoro pět set, těch výjimek, hlavně co se týká různých finančních věcí.

Plnění závazků vyplývajících z Protokolu a Dohody je zajištěno v rámci platných právních předpisů České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními finančněprávních předpisů o vynětí ze zdanění.

Přístup České republiky k Protokolu a k Dohodě je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, jakož i se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. V EUTELSAT se neplatí žádné členské příspěvky, ani přístupem k protokolu a k dohodě České republiky žádné finanční závazky nevzniknou. Bude tedy bez dopadu na státní rozpočet České republiky.

Uvedenou novelou byly jednoznačněji upraveny požadavky na sjednávání mezinárodních smluv z hlediska kritérií pro určení, u jakých mezinárodních smluv podléhá jejich ratifikace souhlasu Parlamentu České republiky.